Děkuji vám, pane předsedající. Tím hlavním důvodem je ovšem fakt, že tento rozpočet dále zadlužuje příští generace. Přestože uvedený návrh počítá oproti letošnímu roku s většími daňovými příjmy o astronomických 113 mld. korun, není vláda schopna ušetřit ani korunu a počítá s deficitem ve výši 40 mld. korun, to navíc v době poměrně značného hospodářského růstu. Návrh rozpočtu by měl být podle našeho názoru vyrovnaný, anebo přebytkový. Považuji za alarmující nárůst nákladů na státní a veřejnou správu. Je naprosto nepřijatelné opětovné zvyšování jednotlivých rozpočtových kapitol v oblastech neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým, inkluze ve školství, financování politických a neziskových organizací a množství zahraničních operací naší armády.

Vláda také počítá s náborem téměř 6 tis. nových státních zaměstnanců. Těchto asistentů si už inkluze doposud vyžádala 21 tis. Náklady na inkluzivní vzdělávání tak raketově rostou na úkor likvidace daleko efektivnějšího speciálního školství. A tyto peníze pak chybí třeba na platy učitelů. Za posledních šest let se zvýšil počet státních zaměstnanců o 50 tis. osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 35 mld. korun ročně. Vzniklo minimálně devět nových státních úřadů a institucí. Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí. Vláda i nadále pokračuje ve zcela špatné sociální politice státu, jelikož se dávky hmotné nouze vyplácí nejen potřebným, ale také lidem odmítajícím pracovat. To je demoralizující a prohlubuje to sociální problémy.

Hnutí SPD prosazuje zásadní adresnost výplat sociálních dávek, tak aby je dostávali pouze lidé s pracovní historií, invalidé a jejich rodinní příslušníci, kteří se o ně starají, a nikoliv nepřizpůsobiví občané, kteří nikdy nepracovali, a to přesto, že dlouhodobě pracovat mohou, ale přitom nechtějí. Neustále rostou i výdaje Ministerstva průmyslu a obchodu určené na podporu tzv. obnovitelných zdrojů, tedy i solárních parků hyzdících naší krajinu. Pro příští rok je to již 27 mld. korun, což odpovídá dvěma třetinám navrhovaného rozpočtového deficitu. Celková roční výše podpory obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020 by měla dokonce dosáhnout téměř 48 mld. korun. To znamená, že dalších téměř 21 mld. korun zaplatí všichni koneční spotřebitelé ve stále se zvyšujících cenách energií.

Přitom české ceny jídla, bydlení a právě energií patří v rámci EU k nejvyšším ve srovnání k průměrným platům, které jsou proti takovým státům, jako třeba Německo, třetinové. Poslanci za SPD podali několik pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu v celkové výši téměř 5 mld. korun. Jedná se o přesuny v jednotlivých kapitolách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství. Jedná se zejména o návrhy rozpočtových opatření v oblastech snížených výdajů na inkluzi ve školství, prostředků plánovaných pro vojenskou operaci v Afghánistánu, podpory politických neziskovek, podpory politiky zaměstnanosti nebo podpory obnovitelných zdrojů. Naopak navrhujeme zvýšit například příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, dávky důchodového pojištění, regionální sociální služby, obranyschopnost naší armády nebo podporu obnovy Sýrie. Vážené kolegyně a kolegové, tímto prosím o podporu našich pozměňovacích návrhů.

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem se hlásila s faktickou poznámkou, abych reagovala na to, co tady říkal pan premiér. Za prvé k evropské armádě.

Tak nevím. Teď jste nám tady, pane premiére, řekl, že evropskou armádu nechcete. Co se týče obranného paktu nebo útočného paktu.

Za třetí.

Může o tom vyprávět paní Šlechtová.

Proč tedy nebyly za pana ministra Stropnického nakoupeny?

A neříkejte nám tady něco, co není pravda a za co skutečně žádná vláda ODS nemůže a nemohla. Děkuji za dodržení času. Děkuji za tuto faktickou poznámku. Musím poznamenat, že faktické poznámky nebylo možné uplatnit dříve.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já na rozdíl od pana Babiše nemám v úmyslu projednávání tohoto bodu obstruovat, takže zkusím být maximálně stručný. My jsme představili tři zásadní pozměňovací návrhy. Dva, které naopak tyto uspořené prostředky využívají. Jeden zajišťuje posílení financování v oblasti vzdělávání. O tom bude podrobněji hovořit kolega Bartoň. A dále posílení financování opravy a výstavby železniční infrastruktury za 6 mld. korun. To jsou ty naše zásadní pozměňovací návrhy. A ještě bych vás chtěl seznámit s doprovodným usnesením, které navrhujeme. Je to doprovodné usnesení pod písm.